Já to teď říkám jako velmi vlídné přátelské varování nebo memento, že tyto operace nejsou opakovatelné donekonečna. Byly racionální v tom roce 2013, já jsem připraven kdykoliv hájit a podpořit i tu operaci, kterou udělal pan ministr Babiš v roce 2014.

Já rozumím tomu, že takhle se chová drtivá většina korporací na finančních trzích, ale korporace nemají ve svém rozpočtu 68 % mandatorních a 81 % kvazimandatorních výdajů.

Ale troufnu si říci, a to teď není kritika, pane ministře, pane premiére, rozumná dluhová rezerva je vždy otázkou bezpečnosti a suverenity státu a také dobrého ratingového hodnocení. Děkuji za kompliment, pane ministře. To je dlouhodobý výsledek nějaké práce, stabilizace veřejných financí.

Také pan ministr ne náhodou a já mu to nevyčítám porovnává pozici na domácích trzích, neporovnává německé a naše dluhopisy na eurotrzích, protože tam už by to takhle nevypadalo.

Je to úplně zbytečné riziko.

Teď apeluji na pana ministra, na pana premiéra i na Poslaneckou sněmovnu, která schvalovala ten zákon.

Mít rezervu na několik měsíců dopředu je rozumný a konzervativní přístup.

Stejnou věc, kterou my jsme dnes prohlasovali, pan Kalousek navrhoval. Zamrzlo to ve Sněmovně. Takže asi neměl tu koncovku. Dnes to kritizuje a sám to navrhoval. Nerozumím tomu.

Že ministr ambiciózní je odmalička, tak se narodil.

Ano, ta státní pokladna je nefunkční, stála nás 5 mld. Nemáme tam to účetnictví.

Takže je nefunkční.

Také není pravda, že je to místní trh.

Také ještě máme tady je plno peněz, které nejsou ve státní pokladně. Určitě si myslím, že děláme velice rozumnou politiku.

Já si myslím, že politickou odpovědnost k tomu mám, a myslím si, že jsme udělali za minulý rok velice dobrou práci, že jsme snížili dluh. Ano, někomu to připadá nenormální, že máme deficit a zároveň se snížil dluh. Já si myslím, že to je pozitivní a že by to měla Sněmovna ocenit. Děkuji. Pan kolega Vilímec se ještě hlásí do rozpravy.